Stanovisko paní ministryně?

Stanovisko paní ministryně?

V hlasování pořadové číslo 89 přihlášeni 192 poslanci, pro 55, proti 96.

Stanovisko paní ministryně?

Další návrh.

Stanovisko? Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko? Paní ministryně?

Je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 5 mld. korun a zvýšení kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj o těchto 5 mld. korun. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Stanovisko paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.